Nejsou tam. A to jsou investice v řádu miliard, když si přepočteme, že to jsou liniové stavby, které se budou realizovat možná pět deset let. Nejsou tam. Hledal jsem, jak už tady zaznělo, i jadernou energetiku jako nedílnou součást českého energetického mixu.

Chápal jsem to ještě do doby, než vláda rozhodla, že převezme financování dostavby Dukovan jako investici vlády, a ne ČEZu. Proto jsem považoval za určité odchýlení se, a očekával jsem tedy, že vláda využije tyto prostředky právě k tomuto směru, když už tedy je to plně vládní investice. Nestalo se to a nenašel jsem tam tyto projekty a považuji to za chybu.

Ta potřeba energetických bloků a výstavby bude zcela jistě nutná.

Co považuji zase naopak za určitý klad, je vysokorychlostní železnice, dopravní spojení. Ale toto zase vyplývá z toho, že již dlouhodobě na tom pracujeme a Ministerstvo dopravy pod vaším vedením předložilo projekty, které jsou schopny v brzké realizační fázi tyto prostředky vyčerpat. A z toho já usuzuji, a bohužel z toho projektu, jak jsem si ho četl, ten Národní plán obnovy, vyplývá, že jsou to hlavně projekty, které jsou již v nějaké fázi a v nějakém stupni rozpracovanosti, aby se rychle, rychle mohlo plnit. Čili nekritizuji ani dopravní stavby, nekritizuji železniční stavby, to je jistě potřeba, ale zkusme se znovu na to podívat z nějakého výhledu v budoucnosti, z výhledu toho, kde tyto jedinečné prostředky, které nás, byť to přímo takhle necítíme, ale zadluží nás v rámci Evropy, kam budou směřovány, protože to by měl být cíl a měli bychom určit ty směry.

Chápu jejich politiku, ale tady byste vy jako ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy měl jasně říci: kolegyně, kolegové, ministři, takhle to nepůjde a bude třeba se k tomu vrátit a znovu to probrat a podívat se opravdu na ten výhled. Jsou to jedinečné prostředky a byla by obrovská škoda, kdybychom to využili na historické projekty, které možná již dneska ani nejsou aktuální, popř. již jsou v nějakém historickém kontextu za zenitem, a soustředili se na tu budoucnost. A znovu se zaměřuji na ty základní, které tam čerpají nejvíc pod velkým pojmem digitalizace.

Každý má možnost si to přečíst a podívat se, kam ty prostředky směřují. A když se bavíme, že tady bylo 14 miliard z Evropské unie na pokrytí bílých míst internetu v České republice, které jsme nevyužili, protože nebyl zájem, najednou se ten projekt znovu tam objevuje, znovu se tam dává. Už v trošku jiné podobě, ale je to vlastně úplně totéž rozšíření internetu po České republice a další projekty. Prostě zkusme se k tomu znovu vrátit bez nějakých politických averzí, bez nějakých politických pří hledat cestu, jak tyto prostředky správně utratit ve prospěch České republiky. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji pěkně. Čili já se chci podívat na ten plán obnovy trošku jiným způsobem než moji předřečníci, kteří se ve většině případů zabývali tím, jak je ten očekávaný balík peněz rozdělen, a někomu se to líbí více, někomu méně, protože to někomu vyhovuje z hlediska jeho profesí, zájmových skupin a já nevím čeho, tak mu vyhovuje to rozdělení peněz méně, někomu více. Podle mého názoru se tady ale ke škodě nikdo nezabýval otázkou, zda tato forma rozdělování peněz, zda tato forma plánu přerozdělování peněz, které si ještě navíc bude muset Evropská unie půjčit, skutečně může vést k něčemu, co nazveme obnova evropské ekonomiky a obnova ekonomik členských států po koronavirové krizi. Jedním z těch hlavních důvodů je to, že prostředky, které se v rámci Národního plánu obnovy budou přerozdělovat, jsou prostředky, které si nejdříve bude muset Evropská komise půjčit.

Já jsem skutečně přesvědčen, že dluhy se k prosperitě dopracovat nelze, a myslím si, že to historie ukázala několikrát, a Národní plán obnovy má ambici stejnou. Mění se pouze forma.